Na to se těžko odpovídá, zejména třeba mně.

Nevím, co se za tím skrývá, ale slyším to velice často. A teď to najednou nejde.

To je jeden úhel pohledu.

Argumentace je poměrně jasná.

Proč vlastně ten stát je, když my tady nemůžeme jako normálně žít.

Ale zase to souvisí s tím smyslem té existence, a to je ten začátek toho života.

Těžko potom samozřejmě...

Jak si to představují?